Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona o ochraně státní hranice jsem již podrobně uvedl v prvním a druhém čtení.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu.

Prosím. Krásné brzké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se úplně nedivím, že pan ministr s těmi návrhy nesouhlasí, ono to tak nějak spadá do politiky, kterou prosazuje česká vláda. Nicméně já bych si dovolil říct pár argumentů, proč si naopak myslím, že tyto pozměňovací návrh jsou potřebné, a rád bych vás poprosil o jejich podporu. Zákon, který teď projednáváme, je dobrým zákonem. Je ovšem dobrým zákonem pro časy klidu a míru, pro časy, kdy bez problémů funguje Schengen, kdy nezuří migrační krize, pro časy, kdy Evropou neprojde přes milion nelegálních imigrantů ročně. Takové časy ale teď skutečně nemáme. Není to zákon pro dobu, kdy jsou všechny okolní státy nuceny na svých hranicích přijímat tvrdá opatření, stavět zátarasy a nasazovat armádu, jako to vidíme v Maďarsku, v Rakousku anebo třeba ve Slovinsku. My jsme vládní návrh zákona kritizovali už v prvním čtení a navrhovali ho vrátit k přepracování. Nevěříme totiž naivně, že nás ochrání Schengen ani evropská řešení, která prosazuje pan premiér Sobotka. Ochranu našich hranic si musíme zajistit sami a podle posledního průzkumu si to samé přeje 77 % obyvatel této země, tedy lidí, kteří nás do našich funkcí zvolili nás i vás, vážení kolegové a kolegyně. Naše pozměňovací návrhy jsou převzaty z nových maďarských zákonů, které byly schváleny v reakci na masovou imigrační krizi. Byly schváleny v době, kdy na maďarských hranicích stály desetitisíce migrantů a dobývaly se na jejich území i za použití násilí. Přestože takový scénář není nikde vyloučen, a tedy ani u nás, návrh české vlády si s takovou situací v žádném případě nebude umět poradit. Komplex pozměňovacích návrhů se týká podstatného zpřísnění sankce za nelegální překročení státní hranice. Zatímco vládní předloha to navrhuje stíhat jako přestupek, náš pozměňovací návrh tento čin ponechává jako přestupek pouze pro občany EU.

Tento režim bude primárně uplatněn v případě, že vláda nebo Ministerstvo vnitra vyhlásí dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Tato situace by tedy nastala v okamžiku, kdy ČR bude bezprostředně ohrožena masovou migrací a přes naše hranice budou nekontrolovaně pronikat nelegálové. Neříkáme, že se to děje. Říkáme, že je dobré být na tuto situaci připraveni, ne rychle hledat řešení, když už je pozdě, jak se to stalo některým okolním státům. My na rozdíl od nich máme ještě zatím možnost reagovat preventivně. Vycházíme z toho, že za situace masové nelegální migrace prostě nebude možné provádět všechny trestní úkony, protože bezpečnostní složky jednoduše budou zahlceny. Proto navrhujeme, aby trestem za nedovolené překročení státní hranice pro imigranty ze třetích zemí bylo vyhoštění doplněné automatickou ztrátou možnosti získat azyl i doplňkovou ochranu. České úřady by takto postupovaly i v případě, že by se nepodařilo zjistit jejich identitu. Tento tvrdý postup by zajistil, že nelegální imigranti by vůbec nechtěli vstupovat na české území.

A na rovinu dodávám i to, že na tom nevidím vůbec nic špatného.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, také vám přeji hezké brzké odpoledne. Musím zde zopakovat kritiku k vládní politice ochraně hranic. Místo toho, abychom stejně tak jako ostatní státy zabezpečili naše hranice proti nelegální imigraci, česká vláda nadále spoléhá na neexistující evropská řešení. Žádný z těchto kroků proti imigrační krizi, který se opravdu osvědčil, nezavedla Evropská unie. Všechna klíčová opatření podnikly národní státy samy a na vlastní pěst, ať už se jedná o Maďarsko, Dánsko, Slovinsko nebo Rakousko. Všichni pochopili, že se musí starat především sami o sebe a chránit sami své vlastní občany. Správná vláda má hájit zájmy občanů, kteří si ji proto také zvolili, ne někoho cizího.

Chtěl bych zde připomenout včerejší průzkum, který říká, že víc než tři čtvrtiny Čechů si přejí přísnější ostrahu státní hranice. Je to logické zejména dnes, v době, kdy je potřeba chránit naše hranice. Dveře od bytu si přece také nenecháme otevřené, když se venku potulují zloději. Opakovaně navrhujeme: obnovme pohraniční policii a přijměme tři tisíce nových příslušníků policie, kteří budou mít na starost ochranu státní hranice.

V záloze je ovšem třeba mít také připraveny záložní zátarasy mobilní, které by se v případě potřeby přesunuli na ta nejohroženější místa. Opakuji, musíme se postarat sami o sobe, musíme se starat sami o vlastní občany, o jejich bezpečnost. Děkuji panu poslanci Černochovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy.

Děkuji za slovo.

3. hlasování pozměňovací návrhy předložené v podrobné rozpravě ve druhém čtení poslancem Martinem Lankem pod písmenem C.